Připraví se paní poslankyně Malá.

Takže v rámci digitalizace si nemyslím, že bychom šli nějak proti tomu proudu.

Chtěla bych prostřednictvím paní předsedající k panu ministrovi zdravotnictví Válkovi, který mě sice neposlouchá, ale to nevadí.

Myslím si, že proběhla dostatečně dlouhá doba na to, aby všechny technické chyby byly vyřešeny. Ovládá je řada seniorů, kterým je třeba přes sedmdesát, nemají s tím žádný problém. Myslím, že je fakt potřeba pojmenovat to, co se tady děje, skutečně pravým jménem, a já se zeptám pana ministra školství, který zastupuje pana ministra vnitra, jestli vnitro je schopno zvládnout zřízení datových schránek v termínu, který byl původně stanoven, anebo jestli prostě tady hledáme jenom zástupné důvody pro to, že tahleta vláda a Ministerstvo vnitra není schopno to dodržet a zřídit všem podle zákona?

A mně to přijde ne úplně logické. Na druhou stranu vás chápu. Pokud Ministerstvo vnitra není schopno to implementovat a místo toho máme vlajky na ministerstvu, tak to je ta kampaň, o které tady mluvil kolega.

Nyní je přihlášen pan poslanec Vondrák, taktéž faktická, a pan poslanec Letocha následuje. Já neslibuji, že naposledy. Když jde o digitalizaci, neznám bratra, někdy ani sestru. Takže ještě jednou. Všechno se dá udělat.

Děkuji.

A já to přislíbím, že bude snad opravdu poslední. Chtěl bych odpovědět na dotaz paní poslankyně Malé, jestli to děláme proto, že by Ministerstvo vnitra nezvládlo zřídit ty datové schránky. Není to pravda, on ten proces je totiž automatický v tuto chvíli, to znamená, tenhle důvod to skutečně není.

Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo.

To znamená, že pokud by to všechno platilo, tak by to musela zřizovat nová Digitální informační agentura.